Obsazovali jsme jedno místo. Volby se zúčastnilo 165 poslanců a poslankyň, to je počet vydaných hlasovacích lístků, odevzdaných lístků bylo 164, a 1 lístek byl tedy neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení bylo 83. Pan kolega Miloslav Janulík dostal 81 hlasů, pan Jindřich Kadrnka 52 hlasů. Znamená to, že v této volbě v prvním kole nebyl nikdo zvolen, volba byla neúspěšná a bude se konat druhé kolo, do kterého postupují oba dva zmínění kandidáti.